Pan ministr, pan zpravodaj? Zájem není. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Nikoho nevidím, takže přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti?

Takže organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům Žádný návrh nevidím.